Třetí složka integrovaného záchranného systému je zdravotnická záchranná služba. Opakovaně jsem vám říkal, že to je nejmenší složka a má nejvíc výjezdů na počet záchranářů. Tak je to správné, je potřeba lidem pomáhat, ale oni jsou čtrnáctkrát rozdílní, jinak zřizovaní, jinak vybavení, ale i jinak financovaní a jinak odměňovaní.

Já doufám, že ano.

Vážená paní předsedkyně, vážení členové vlády, kolegyně, kolegové, já bych si dovolila požádat, aby byl předřazen bod 49.

Chtěla bych podotknout, že tento zákon, který předložil Andrej Babiš, byl již v roce 2021 v této podobě, ve které jej Andrej Babiš předkládá, touto Sněmovnou schválen, ale protože byly volby do Poslanecké sněmovny, ten zákon přišel do Senátu, Senát ho shodil, a protože již byly volby, tak už se jím Sněmovna nemohla zabývat.

Nebudu vůbec hovořit o tom, že je to vláda, která má nejvíce ministrů, nejvíce vicepremiérů. Rozdíl odměny mezi ministrem a vicepremiérem je také velký. Především by měla ten krok udělat vláda. Vláda sice hovoří o tom, že přinese nějaký návrh, ale kdy nám ho přinese? Za půl roku, nebo kdy? Kdy to tedy bude? Takže já znovu apeluji, předřaďme tento bod.

Děkuji vám za pozornost. Děkuji za návrh. To byl již poslední návrh, respektive poslední přihláška k pořadu schůze. Budeme tedy jednotlivé návrhy hlasovat.

Chci se zeptat, zda je zájem o to, abych je znovu četla?

Přistoupíme tedy k hlasování návrhu z grémia jako celku. Evidovala jsem zájem o odhlášení.

Hlasování číslo 62, přihlášeno 153 přítomných, pro všech 153. Návrh tedy byl přijat. Nejdříve od pana předsedy Bendy, to byl návrh na pevné zařazení bodu 102, tedy sněmovního tisku 263, a to je zákon o České televizi a Českém rozhlase.

Tak nikoliv pan poslanec, ale paní poslankyně Babišová?